Ale aktivní nemůže být jenom stát, nemohou být pouze podnikatelé, kraje či naše města.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, otevřme konečně oči. Čelme problémům, přestaňme se hádat. Myslím, že naším cílem a cílem všech poslanců, a je jedno, z které politické strany jsme, je, abychom snížili nezaměstnanost v naší zemi.

A držme jí všichni palce. Děkuji panu poslanci Rykalovi. Od 17 hodin se omlouvá pan poslanec Zimola. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nebudu už zdržovat. Myslím si, že s tím kontroverzním duchem začal on, neb nepochopil, že zadání aspoň doufám, že zadání znělo: řekněte nám, jak budete řešit nezaměstnanost.

jak uděláte, nebo prostě pomůžete tomu, aby se dostávaly výsledky vědy přes inovace do průmyslu, do výroby; A tohle já tady chci slyšet a ne nějaké vzpomínky na minulost. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Další s řádnou přihláškou je pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. I když jsem poněkud indisponován, přece jenom, vážené kolegyně a kolegové, se zapojím do diskuse, protože také cítím, že nezaměstnanost je největším problémem v naší zemi. Situace na trhu práce je opravdu nejhorší za období, které Český statistický úřad srovnává, a to za situace Omlouvám se, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Chci připomenout, že problémy s vysokou nezaměstnaností nemají pouze kraje, kde působí vládní zmocněnec. Příkladem je i můj Zlínský kraj, kde nezaměstnanost dosahuje 8,75 %, to je 35 500 osob.

Celé řešení boje proti nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnanosti se musí dotýkat celého území České republiky. Přestože se za poslední období zlepšila aktivní politika zaměstnanosti ale dle mého názoru velice málo která byla za vlády pravice zdevastována, nemůžeme být spokojeni.

Česká republika byla vždycky historicky a stále je velkou průmyslovou zemí.

Když sleduji inzerce, tak se nehledají administrativní pracovníci nebo nějací sociologové, politologové, ale hledají se technici. Jedním z řešení je, opravdu neříkám reforma školství, ale určitá podpora vlády, podpora krajů technickému školství, a už to tady zaznělo, úřady práce musejí zlepšit rekvalifikaci tak a tím směrem, co potřebuje trh práce. Děkuji panu poslanci Seďovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

Slyšíme to každý den dvacetkrát. A pak bych chtěl říct, že pokud se tato Sněmovna bude zabývat problémy, jako je konkurenceschopnost nebo nezaměstnanost, jako problémy politickými a bude tady klást otázky slyšeli jsme seznam otázek od pana poslance Laudáta , tak se nikam nedostaneme. Hledejme odpovědi. Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

Pokud by chtěl něco podobného udělat třeba pro naši grantovou agenturu, jsem velice zvědavý na podobné návrhy. Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, mám pocit, že se nám tady rodí doktor Cvach české politiky.